Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych odpověděl na interpelaci týkající se problematiky strategických hlukových map a přípravy akčních plánů. To znamená, tyto záležitosti jsou primárně v rukou krajských úřadů a Ministerstva dopravy. Ministerstvo zdravotnictví přímo nedisponuje těmito informacemi. Akční plány jsou Ministerstvu zdravotnictví předávány pouze pro vytvoření souhrnného reportingu pro Evropskou komisi. Zpracované akční plány by měly být krajskými úřady a Ministerstvem dopravy předány Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 30. 11. 2016. Jenom považuji za důležité zdůraznit, že realizace je skutečně převážně a primárně v kompetenci těch pořizovatelů. Největší zátěž je pak na Ministerstvu dopravy, které zastupuje provozovatele největších zdrojů hluku, tedy Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty. Zpracované akční plány jsou po dokončení veřejně přístupné na webových stránkách pořizovatelů a veřejnost k nim může vznášet připomínky ve lhůtě 45 dnů od vyvěšení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím máte slovo. Vážený pane ministře, děkuji moc za odpověď. Dovolte mi ještě jednu otázku, která má úzký vztah k vámi řízenému ministerstvu. V posledních týdnech zaznamenávám stále častější výjezdy pana ministra financí Babiše do nejrůznějších zdravotnických zařízení. Skutečnost je ale taková, že tato zařízení skutečně navštěvuje především jako člen vlády. A v téhle souvislosti mi to nedá a musím se zeptat: Nezasahuje, pane ministře, pan ministr Babiš do vašeho portfolia? Nebo s trochou nadsázky snad to, že tak často navštěvuje nemocnice, znamená výměnu rolí a vás budeme v brzké době vídat třeba na finančních úřadech? Ani v jednom případě se mi to příliš nelíbí. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tady mi dovolte jenom krátkou repliku.

Tady možná trochu i já zabruslím do oblasti, kde nejsem doma, jakési psychologické. Všichni jsme byli kdysi dětmi.

Tak se nějakým způsobem snaží ty dětské sny realizovat teď a možná, že to skončí nakonec třeba i změnou profesní dráhy. To člověk nikdy neví. Máme nedostatek lékařů. Možná bychom posílili.

Tak za prvé musím říct, že té práce, kterou máme na Ministerstvu zdravotnictví je skutečně přehršel a že bych toto nepovažoval za úplně férově využitý čas pro našeho zaměstnavatele, kterým jsou voliči a občané. Za druhé si často říkám, že je dobré vždycky říci to staré dobré ševče, drž se svého kopyta.

Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Váhalovou, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra spravedlnosti. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Prosím máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, my tuto úmluvu bereme velice vážně.

Ale prostě s nějakým nárůstem migrace je třeba, aby naše trestní právo skutečně bylo připraveno a znalo ty trestné činy a umělo prosadit naše evropské pojetí, do kterého nepochybně patří i jasné NE jakémukoliv násilí na ženách.

Věřím, že to zvládneme i rychleji, ale těch úkolů máme hodně, tak nevím o kolik. Ale věřím, že rychleji. Děkuji.

Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím.

To vám slíbit neumím. Děkuji.